Přečtu tedy celé krátkodobé řešení. Piráti podporují realizaci varianty B3, popřípadě B2, uvedené v předchozím bodě a stažení podaného rozkladu k ÚOHSu, tedy B3, B2: nové zadávací řízení na zajištění provozu stávajícího systému novým dodavatelem, nebo B3: zajištění provozu stávajícího systému organizační složkou státu nebo státním podnikem. Cituji materiál Ministerstva dopravy. Přidám ještě dlouhodobé řešení, které nabízejí Piráti, abychom se někam posunuli. Navrhované rozšíření výběru o 900 kilometrů silnic prvních tříd se nerealizuje.

Děkuji vám.

Já jsem chtěl poprosit poslance ANO, aby neodváděli pozornost od té kauzy, kterou tady řešíme, to je pan Faltýnek. Nebyl jsem to ani já, ani žádný jiný poslanec klubu Pirátů, který by jednal s panem předsedou Rafajem, tak pojďme se držet merita věci. A prosím, jestli byste nemohli ten zbývající velmi krátký čas ponechat panu předsedovi Faltýnkovi a panu ministru dopravy Ťokovi, aby nás seznámili s odpověďmi na ty otázky, a nikoliv že tady bude defilovat dalších deset poslanců ANO, kteří budou opěvovat ministra dopravy, kolik nám ušetřil miliard.

Tak, pane poslanče, máte slovo.

Takže to je první část tohoto příběhu. To, že tady bylo zadáno jednací řízení bez uveřejnění s nedostatečnou argumentací. Myslím si, že pokud vyšetřovatelé si přehrají stenozáznam z jednání vlády k tomuto tématu, tak dostanou spoustu zajímavých informací.

Proč si to ten stát může nebo nemůže převzít a provozovat a ušetřit tak daleko větší finanční prostředky.

Proč tady stát prostřednictvím nás daňových poplatníků musí vydávat finanční prostředky na budování systému, ze kterého nevybere ani korunu? Nikde jsem od vás tuto odpověď neslyšel.

Proč ministr dopravy udělal takovouto změnu, která znamená maření finančních prostředků nás daňových poplatníků.

Děkuji za zodpovězení dotazů. Nicméně máme na to minutu. Takže požádáme pana ministra o vystoupení. Takže jenom velmi krátce, protože tady byla řečena spousta věcí, které jsou vyložená lež. Zaprvé.

Zároveň nešetřila a neměla důvod šetřit nový tendr, protože ten byl podmínkou toho, abychom vůbec mohli dosáhnout toho infringementu. To prodloužení už policie šetřila několikrát a odložila a nedošla k tomu, že by bylo nějaké pochybení. Takže já bych si vyprosil, abyste tady takovéto lži uveřejňoval. Máme 13 hodin.